Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana ministra tím, že bych předně ocenil, že Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo typový plán epidemie pro respirační onemocnění. Chtěl bych připomenout, že to byla tato Poslanecká sněmovna, která dne 4. června na návrh opozice schválila, že se má takový typový plán zpracovat, a jde o dokument, který má v podstatě navazovat na aktualizaci plánů ke zvládnutí pandemie. Na Slovensku podobný materiál aktualizovali během prázdnin. Jsem rád, že i nám se to podařilo. Za druhé bych chtěl ocenit, že pan ministr ve svých nových opatřeních využívá pandemický semafor a že tam, kde to je rozumné, je obsažena vazba na stupně pandemického semaforu.

Za prvé jsem se chtěl zeptat i v návaznosti na naše podněty, které jsme zasílali 18. 9., jestli vláda předtím, než přistupuje k nouzovému stavu, připravila nějaká opatření, řekněme pozitivní motivace, pro to, aby přitáhla mediky nebo další osoby do systému testování, případně trasování, tak aby byl posílen a zvládl budoucí hrozby vyčerpání kapacit příslušných systémů. Myslím si, že předtím, než se přistupuje k nouzovému stavu a pracovní povinnosti, by měly být vyčerpány jiné nástroje, například finanční motivace. Tím nechci jaksi kritizovat rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu, protože my jsme už toho 18. 9. uvedli, že vláda by měla přijmout akční opatření, a že pokud to bude z legislativního, právního hlediska potřeba, tak může přistoupit i k tomu, že vyhlásí některý krizový stav. Druhý dotaz se týká fungování kroužků ve školách, jakým způsobem se s tím vláda vypořádá, protože přece jenom je to věc, která zajímá rodiče, a v některých případech ten počet osob je vyšší, než je hranice stanovená na deset osob ve vnitřních prostorách. Třetí dotaz se týká komunikace. Chtěl jsem se zeptat, vážený pane ministře, jestli by bylo možné nastavit komunikaci tak, aby opozice mohla předávat svoje podněty pokud možno rychlým způsobem, neformálním způsobem. Předseda vlády sliboval opozici, že bude mít zástupce v krizovém štábu. To se nezrealizovalo, byli tam pouze neformálně přizváni, nebyli členové krizového štábu. Tady chci říct, že není možné házet všechny strany do jednoho pytle. Opravdu naši zástupci nejsou žádní popírači roušek, jak jsou politicky nálepkováni, ale měli jsme tam ekonomického experta pana docenta Matějku, který si myslím, že svým vhledem přispěl k tomu, aby se přijala některá vhodná ekonomická opatření.

Pokud jde o další dotaz, vysoké školy, myslím si, že v tomto ohledu se přistoupilo k opatřením, která zásadním způsobem poškozují studenty vysokých škol tím, že je v podstatě úplně zavírají, a myslím si, jak jsem o tom mluvil na začátku, že bychom měli sledovat princip, že nechceme vypínat společnost, nechceme ji vypínat ani v oblasti vysokých škol a naopak chceme nacházet způsoby, které při zachování činnosti vysokých škol sníží epidemiologické riziko, to znamená umožnit výuku v nějakých menších skupinách, kde dojde k významnému poklesu hrozby šíření nákazy mezi studenty, ale přece jenom pokud přistoupíme už k tomu, že výuka bude probíhat distančně a výjimky budou stanoveny pouze pro zkoušky a případně praktickou výuku, tak to je velký zásah do standardního fungování vysokých škol, který skutečně může vést k tomu, že potom se u studentů bude muset výuka prodlužovat, a naopak, pokud budou pořád v uvozovkách zavření doma a budou si to muset nastudovat všechno z knížek, tak si nejsem jist, že ta situace bude dobrá pro jejich vzdělávání. Myslím si, že tady je lepší alternativa, že by se využily menší skupiny, u kterých to epidemiologické riziko není tak velké, a nebude docházet k vypínání společnosti.

A vyplývá z toho, že ten nouzový stav, který je potřebný k regulaci tohoto režimu, bude trvat poměrně dlouhou dobu.

Na to rovnou navážu, protože bych se rád za opozici zeptal a požádal o to, jestli byste nám mohli poskytnout ty materiály, ze kterých vycházíte, pokud jde o nějaké doklady epidemiologického dopadu navrhovaných opatření.

Další dotaz se týká jednoho z našich dalších podnětů, a to logistické podpory k zajištění zdravotnického materiálu pro český zdravotnický systém, pro sociální zařízení v krajích a podobně. Protože při poslední aktivaci nouzového stavu jsme se dostali do situace, že jsme byli v podstatě vázáni na pořízení zdravotnického materiálu z Čínské lidové republiky prostřednictvím velkých zakázek, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je zpracován na Ministerstvu vnitra nebo pod Ústředním krizovým štábem systém tak, aby se mohli systému veřejných zakázek účastnit i čeští dodavatelé, aby tam byl prostě systém, ve kterém ministerstvo bude mít dlouhodobé nebo nějaké rámcové vztahy i s českými dodavatelskými firmami a bude moci zajistit zdravotnický materiál, pokud by se situace třeba i výrazně zhoršila za podmínek daných nouzovým stavem.